Děkuji. Děkuji panu poslanci Volnému. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Děkuji, pane předsedající.

Prosil bych, abychom se věnovali skutečně tomuto tématu.